Děkuji za dodržení času a táži se paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím. Děkuji. Víte, pane ministře, děkujeme za omluvu, ale to opravdu některým nepomůže. Byly doby nebo není to poprvé, co Česká správa nestíhá.

Proč k takovému řešení nebylo přistoupeno teď? Prosím.

Děkuji za pochopení.

Děkuji, paní předsedající.

My jsme do pracovní skupiny o ní tady mluvil při odpovídání na interpelace pan premiér nominovali zástupce Ministerstva zdravotnictví, který bude hájit zájmy pacientů, byť se nejedná o lék v tom slova smyslu, že by byl hrazen ze zdravotního pojištění, procházel standardním procesem schvalování EMA a tak dále a tak dále.

Kratom, to je jiný příběh.

My se samozřejmě na tom rádi podílíme, rádi ho budeme připomínkovat.

Žádné jiné rychlé řešení neznám.

To je asi k té vaší interpelaci z mého pohledu vše.